Schůzi svolal předseda Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 40 poslanců.

Navrhuji, abychom určili paní poslankyni není tady takže pana poslance Jaroslava Dvořáka a pana poslance Víta Rakušana. Má někdo nějaký jiný návrh? Ale nemáme kvorum ještě ke všemu.

Nechám o tomto hlasovat.

Hlasování pořadové číslo 1, přihlášeno je 80 poslanců, pro 77, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli dnešní 92. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Jaroslava Dvořáka a pana poslance Víta Rakušana. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 92. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

Návrh byl přijat.